Stanovisko předkladatele? Kdo je proti?

Nově bude věc řešit příslušná komise příslušného sportu. Stanovisko navrhovatele? Kdo je proti?

Souhlasné stanovisko výboru. Stanovisko pana ministra?

Děkuji.

Stanovisko výboru zde bylo již dříve doporučující. Jaké prosím? Doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Stanovisko výboru je bez stanoviska. Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto. Pan místopředseda Skopeček. Děkuju pěkně. K hlasování číslo 69 byl jsem pro, na sjetině mám proti. Nicméně nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Nyní tedy pozměňovací návrh E9.

Zůstane zde tedy podmínka mít řidičský průkaz na stejnou skupinu vozidel.

Kdo je proti?

Stanovisko výboru v tomto případě je nedoporučující. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zamítnuto. Paní místopředsedkyně. Jenom prosím pro stenozáznam. Děkuji. Nezpochybňuje se hlasování. Můžeme pokračovat. Ještě je zde jedna žádost. Děkuji. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Nyní... Tedy pouze v proceduře jsme si odhlasovali, že v případě toho, že nebude odhlasován...

Je to spojené.

Ony jsou spolu tematicky spojené.

Zde se navrhuje zrušit zadržování řidičského průkazu v některých případech a dále se navrhuje zrušit ustanovení, ve kterém je porušena presumpce neviny u těžké újmy na zdraví. Stanovisko je nedoporučující. Kdo je proti?